Děkuji, pane zpravodaji, a prosím vás, abyste zaujal své místo u stolku zpravodajů.

Jenže faktická poznámka reaguje na průběh rozpravy, to znamená, že vy se můžete přihlásit teprve poté, až v rozpravě někdo vystoupí, a na něj reagovat. Děkuji.

Ještě vidím dobíhající a odhlásím vás, slyšela jsem žádost. Odhlašuji vás a prosím vás, abyste se přihlásili všichni svými kartami.

Kdo je proti? V hlasování číslo 9 přihlášeno 97 poslanců a poslankyň, pro 96, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Pana předsedu zde nevidím, budeme se tedy věnovat ostatním přihlášeným a prvním řádně přihlášeným je pan poslanec Jan Berki. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

První úpravou je rozdělení zápisů v podstatě jakoby do dvou kol, kdy první kolo je řekněme řádné, a to druhé kolo, které by mělo proběhnout v červnu nebo nejpozději v první polovině července, je určeno právě pro ukrajinské děti. Tam v zásadě umožňujeme řediteli to jednak rozdělit z důvodu snazší administrativy a druhý důvod je, aby měl možnost zjistit, jakou kapacitu bude případně potřeba navýšit.

Následně potom čtvrtou úpravou je výjimka z požadavku znalosti českého jazyka. Tam jenom upozorňuji v souvislosti s koncem toho pozměňovacího návrhu, že tato výjimka by byla do konce tohoto školního roku a v zásadě by umožňovala řediteli najmout pro homogenní skupinu, která je složena pouze z žáků dětí ukrajinských, učitelku, učitele na dobu kratší než 12 měsíců v tomhle případě.

Dále se tam vracejí zvláštní pravidla pro vysoké školy.

A na závěr bych chtěl jenom poděkovat ještě všem, kteří od zveřejnění toho záměru, který jsme vlastně dostali ještě před projednáním ve vládě, za sbírání podnětů, poskytování těch podnětů, za konstruktivní diskusi k tomu a zároveň také bych chtěl poděkovat týmu z MŠMT za to, že nám výrazně pomohl právě s přípravou tohoto pozměňovacího návrhu tak, abychom mohli reagovat na ty podněty z terénu. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji pěkné odpoledne. Budeme pokračovat v obecné rozpravě.

Vaše dvě minuty, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dobré odpoledne.